Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil s přednostním právem pan místopředseda Okamura. Vážené dámy a pánové, tady teď projednáváme vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a musím říci, že z našeho pohledu samozřejmě legislativa bezesporu přesnější zákon o znalcích potřebuje.

Renomované znalecké firmy ho nepovažují za dobrý a zdá se, že k němu vznášely marně své připomínky.

To ovšem bude pro jednotlivé tyto znalce naprosto nepřijatelné a v rozporu se zákoníkem práce a pracovními smlouvami těchto osob. U návrhu není jasné, zda budou mít znalcizaměstnanci tuto společnou a nerozdílnou odpovědnost za újmu i v případě, pokud se částečně podíleli na znaleckém posudku. Znalci pracující ve znalecké kanceláři zpravidla nebudou moci z povahy svého pracovního zařazení rozhodnout o konečné podobě znaleckého posudku, a tak ani nemůžou být za posudek zodpovědní.

Děkuji za pozornost. Jako další je do obecné rozpravy přihlášen pan poslanec Ondráček.

Vážený pane předsedo, vážené paní ministryně, pane ministře, kolegyně a kolegové, já nevím, jestli jste byli schopni všechno pojmout, jak paní zpravodajka, paní kolegyně Válková, mluvila o tom zákoně.

Samozřejmě na druhou stranu by bylo potřeba říci, že tak jak jsem to predikoval, paní zpravodajka s Ministerstvem spravedlnosti odvedly velký kus práce a připravily ten zmiňovaný komplexní pozměňovací návrh, který je teď brán jako základ toho celého materiálu. V podstatě můžeme říct, že paní zpravodajka tu práci odvedla za Ministerstvo spravedlnosti, respektive za tehdejšího ministra Pelikána.

Společně s tímto ústavem byly opomenuty takové věci, jako je Pyrotechnická služba Policie České republiky, která dělá znalecké posudky v oboru, a samozřejmě Vojenská policie jako ústav a samozřejmě její specialisté u Vojenské policie.

Ten pozměňovací návrh byl zpracován Ministerstvem spravedlnosti za spolupráce právě těchto zmiňovaných institucí.

Děkuji za podporu.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Já nicméně si dovolím předložit jeden pozměňovací návrh, který vzešel z podnětů znalců, z podnětů znaleckého stavu, a ten pozměňovací návrh má za cíl analogicky k právní úpravě dalších obdobných profesí, jako jsou například advokáti, notáři, exekutoři a další, zajistit, že v případě výkonu znalecké činnosti znaleckými kancelářemi bude tato činnost vykonávána odpovědně a profesionálně.